Děkuji. Neetické je vkládat mi do úst něco, co jsem neřekla. Já jsem neřekla, že by to byl někdo z těch mrtvých, který by mohl mít tu zbraň. Takže mě, pane kolego Gabale prostřednictvím paní místopředsedkyně, nevkládejte do úst něco, co jsem neřekla, a přehrajte si to ze záznamu, ať mi na příštím jednání můžete dát za pravdu a můžete se mi omluvit. Mně vadí na tom oprávnění policie, že to je na základě pouze nějaké domněnky. Rozumíte tomu? Chápu i to, co tady říkal pan kolega Tejc. Má ho ze zákona o policii.

Je tam opravdu důvodné podezření. Ta statistika a srovnání se Spojenými státy, to bylo úplně irelevantní, co tady říkal pan kolega Gabal. Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Tejce.

Co je podstatné, je, že nepochybně dojde ke zhoršení situace těch, kteří drží zbraň. Ale myslím si, že v současné době onoho napětí, myslím si, že lépe strpět to, že někdo na základě důvodného nebo někdy méně důvodného podezření bude nucen vydat zbraň policii a dojde k přezkoumání oněch důvodů, než aby se stala podobná tragédie, jako se stala v Brodu. To zaprvé. Zadruhé, pokud někdo zbraň vydá, tak mu nikdo žádný dům, byt prohlížet nebude. To také ten zákon říká zcela jasně. Ale k panu poslanci Okamurovi. On tady hovořil o tom, že je střelec, tak mohu říct, že jsem také do určité míry ve střetu zájmů, také jsem držitelem zbrojního průkazu a zbraně. Myslím si, že se musí najít přiměřená metoda, jak bránit excesům. Návrh podle mého názoru, který tady je předložen, byť určitě dozná změny ve výborech, je podle mého názoru do značné míry dokáže sladit. Musím říct, že nevycházím z toho, že všichni, kteří jsou řádní a slušní občané, tak automaticky jsou řádní a slušní jen podle toho, že mají nárok mít zbrojní průkaz. Protože pán, který vraždil v Uherském Brodě, také by mohl teoreticky podle té definice být řádným a slušným občanem, protože měl legálně drženou zbraň, a přesto se stalo to, co se stalo. To znamená, je třeba bránit podobným excesům. A já myslím, že zákon, který tady je, nic razantního nečiní, neomezuje nějakým zásadním způsobem držitele zbraní. Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Lanka. Děkuji za slovo.

Je to spekulace.

A úplně tomu nerozumím.

Pokud máme

A druhá věc, jak zaznělo na nedávném semináři, ozbrojená veřejnost je jednou ze záruk demokracie. Připraví se pan poslanec Plzák. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

Čili tyto paralely bych příliš nepoužíval. Já jsem zvýšení limitu z pěti na deset let vnímal jako byrokratické řešení nějakého problému policie v rámci úspor a šetření, tak to bylo zdůvodňováno.

Vrátím se holt zpátky k tomu režimu a mně to vadit nebude. Není to tak. Tyto tragédie bohužel budou. Budou vykonávány motorovou pilou. Budou vykonávány čímkoliv. Prostě člověk je nemocný a něco spáchá. Poprosím k mikrofonu pana poslance Plzáka. Připraví se pan poslanec Holík. Faktické poznámky. Děkuji, paní předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem tedy taky střelec, takže kdo je střelec, ať se přihlásí.

Takže si myslím, že bych to také nedával do souvislosti se zbraněmi. A pak tady byly zmiňovány ty nešťastné Spojené státy a násilné činy spáchané střelnou zbraní. Ve Švýcarsku má každý člen armády doma plnou polní včetně zbraně a také se tam nedějí takové věci. Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Holíka. Připraví se pan poslanec Klučka. Prosím, máte slovo. Ještě jednou dobrý večer. Já bych prostřednictvím vás, paní místopředsedkyně, opravil pana kolegu Tejce.

A malinko bych jenom doplnil kolegu Lanka a kolegyni Černochovou v jedné věci.